Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Zopakuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Feri, prosím. Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování. Já se opravím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 17, přihlášeno 101, pro 35, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Nejprve bod 290 prominutí pojistného dnes po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh zařadit pevně bod 291 úprava pojistného dnes po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 20, přihlášeno je 100 poslanců, pro 49, proti 1. Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 22, přihlášeno 99, pro 47, proti nikdo.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. S přednostním právem pan předseda Jurečka.